21. Požádám pana ministra dopravy Dana Ťoka, aby tisk uvedl. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře souvisí se souběžně předloženým návrhem novely zákona o dráhách a implementuje rovněž právo Evropské unie, zejména směrnici o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Tento návrh byl rovněž představován a podrobně projednáván v hospodářském výboru i na semináři v podvýboru pro dopravu. Dovolte mi i zde pouze stručný úvod. Jedná se o rozsahem nevelký návrh, jehož předmětem je zřízení nového ústředního orgánu státní správy, vymezení jeho základní kompetence a organizace. Konkrétní a podrobné vymezení působnosti a pravomoci úřadu se pak nachází v příslušných dopravních zákonech, zejména v zákoně o dráhách. Tento nový úřad by měl vykonávat především působnost tzv. regulačního subjektu podle směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Směrnice tomuto subjektu svěřuje především rozhodování sporů mezi provozovatelem drážní infrastruktury a zařízení služeb a dopravci při přístupu a užívání dopravní infrastruktury, kontrolní pravomoc a rovněž možnost ukládat sankce. Ve vztahu k postavení a organizaci regulačního subjektu pak směrnice klade důraz zejména na široce pojatou nezávislost regulačního subjektu na podnikatelských subjektech i na ostatních úřadech a klade určité požadavky i na osoby v čele tohoto subjektu. S ohledem na tyto požadavky navrhujeme ustavit nový úřad jako nezávislý ústřední správní orgán v čele s předsedou jmenovaným vládou. Na předsedu návrh pak klade určité požadavky pro jeho jmenování, zejména pak vzdělání a praxi, stanoví neslučitelnost funkcí a omezuje možnost jeho odvolání.

Jedná se o krok, který je v souladu s evropskou směrnicí, a působnost nového úřadu by tak v sobě sloučila všechny typově obdobné rozhodovací pravomoci, které stávající dopravní zákony obsahují. Je ovšem třeba zdůraznit, že i tak se naprostá většina činnosti úřadu bude soustředit v oblasti provozování drah a drážní dopravy. Obě uvedené oblasti jsou rozsahem nevelké. Při projednávání v hospodářském výboru byly navrženy pozměňovací návrhy i v oblasti podoby úřadu, kdy se mimo jiné navrhovalo zúžení jeho působnosti pouze na drážní dopravu, ovšem tyto Ministerstvo dopravy nepodporovalo a nebyly přijaty.

Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, jsem si vědom jisté kontroverze návrhu na zřízení nového úřadu. Ministerstvo nicméně zvažovalo různé přístupy pro převedení regulačního subjektu do vnitrostátního práva a provedlo rovněž komparaci vybraných zahraničních úprav. Děkuji.

Já za slovo děkuji a i v tomto případě budu velmi stručný, protože cesta tohoto zákona Sněmovnou je naprosto totožná jako u předchozího zákona. Jak už bylo řečeno, garančním výborem je výbor hospodářský, kde tento návrh byl projednán. Pro stenozáznam upřesním a vlastně i opravuji chybu z předchozího vyjádření.